Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Všechny vás tady vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček má náhradní kartu číslo 21.

Přistoupíme nyní k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili ověřovateli poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslance Stanislava Berkovce. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, můžeme tedy hlasovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Ověřovatele jsme schválili.

Pan poslanec Holomčík má náhradní kartu číslo 23.